Všechny úkony mezi stavebníkem, stavebním úřadem, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury budou probíhat elektronicky. Základním komunikačním prostředkem bude integrační platforma stavebního řízení a Portál stavebníka. Místo papírové žádosti s desítkami příloh, potvrzení a razítek stavebník nově podá žádost elektronickou, kterou do systému nahraje včetně projektové dokumentace. To jsou hlavní principy nového stavebního zákona. Jsou pouze v kostce, ale myslím si, že stojí za to, připomenout je a nechat proběhnout jeho účinnost tak, jak je nastavena.

Máte slovo, pane poslanče. No, Marek Benda poznamenává, že jdu podruhé, ano. Já jsem z toho nechtěl dělat nějaké interpelace na ministra, které jsou ve čtvrtek, tak jsem se řádně přihlásil, a slibuju, fakt to bude stručný. Ale je to reakce na vystoupení pana ministra Bartoše. On reagoval nějakým způsobem na mě a mně tím pan ministr bohužel dokázal to, co jsem tady říkal, tu argumentaci moji mi vlastně potvrdil.

V tom je ohromný rozdíl.

A když jsem teď kratičce zmínil Marka Bendu, tak se obrátím nejen na něj, ale na vás všechny, kteří máte blízko k právu, ústavnímu pořádku.